Opět požádám pana ministra Milana Chovance, aby se ujal slova. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, materiál, který vám byl předložen, obsahuje návrh na ratifikaci takzvané smlouvy o policejní spolupráci mezi Českou republikou a Arménií. Účelem této dohody je poskytnout potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci policejních orgánů obou států v boji proti všem formám trestné činnosti. Dohoda umožňuje například výměnu operativních a strategických informací, ať již předávaných na žádost, či spontánně, vytváření pracovních týmů, vysílání konzultantů a styčných důstojníků, spolupráci při pátrání po osobách a věcech či spolupráci v oblasti ozbrojených bezpečnostních doprovodů, například u letadel. Dohoda dále upravuje náležitosti žádosti o spolupráci, možnost odmítnutí spolupráce, úhradu nákladů, ochranu osobních údajů či utajovaných informací. Jde o standardní smlouvu. Text vychází z českého návrh smlouvy a obsahuje ustanovení, které umožňuje a usnadňuje sdílení informací předaných arménskými orgány s dalšími státy Evropské unie, respektive státy schengenského prostoru, pro účely ochrany hranic a udělování víz. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. A nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 140/1. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra Mgr. Jana Sixty, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsané dne 30. ledna 2014 v Praze.